Pěkné dopoledne.

A právě proto, že ten náš návrh je v mnohém komplexnější, ale také ambicióznější, dovolil bych si navrhnout změnu procedury tak, aby návrhy B2 a B3 byly hlasovány před návrhy C, a to právě proto, že návrhy pod písmenem C, resp. ty C1 až C8 předložené panem ministrem, jsou i pro nás víceméně kompromisní návrhy. Ty upravují definici střetu zájmů, která v té původní novele není příliš jasná. Takže děkuji za podporu.

Myslím to vážně. Děkuji. Děkuji také. Vážený pane předsedající, vážená vládo, pane ministře, páni ministři, ctěná Sněmovno, k tomuto návrhu zákona chci v prvé řadě zdůraznit, že i když se některé zdravotní pojišťovny tváří jako soukromé, všechny zdravotní pojišťovny spravují peníze ze zdravotního pojištění, tedy peníze pojištěnců. Ty všichni odvádíme na zdravotní pojištění, abychom za ně dostali zdravotní péči ve chvíli, kdy ji potřebujeme, kdy onemocníme nebo se nám stane úraz. Měli by to být tedy v prvé řadě pojištěnci, řekněme pacienti, kteří by měli mít možnost dohlížet na hospodaření pojišťoven. Připomínám, že to byly pacientské organizace, odbory, zdravotníci, kteří v nedávné době museli bojovat o to, aby alespoň část toho, co leží na účtech zdravotních pojišťoven, šla opravdu do zdravotní péče, tedy tam, kde peníze chyběly. Chci jenom zdůraznit, že i proto je důležité, aby ve správních a dozorčích radách pojišťoven byli pojištěnci. Pozměňovací návrh pana ministra toto slibuje. Já se přiznávám, že mám trochu pochybnost o tom, jak to v praxi bude fungovat, o praktickém provedení té procedury, která má zajistit možnost účasti veřejné kontroly v pojišťovnách i pacientům a pacientským organizacím. Nicméně formulace pozměňovacího návrhu, tak jak je to dneska postaveno na tripartitním základě, řekněme, to předpokládá. Jak otevřená ta možnost bude, ukáže skutečně praxe, ale vzhledem k tomu, že tento návrh zákona potřebujeme, reaguje na výnos Ústavního soudu, a vzhledem k tomu, že se i předpokládá pan ministr na zdravotním výboru to takto deklaroval že ještě debata o tom bude a bude potřeba skutečně i potom, jak se v praxi ukáže funkčnost toho, co dneska schválíme, že ještě bude možnost se o tom bavit a skutečně ty věci doladit, podporuji tento pozměňovací návrh a to, co je vlastně výsledkem jednání ve zdravotnickém výboru. Jenom k tomu ještě chci dodat jednu záležitost.

Ta je zajištěna jenom Poslaneckou sněmovnou.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDUČSL k novele zákona o zaměstnaneckých a resortních pojišťovnách a o Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Tu hlavní překážku vidíme v tom, že vládní návrh dostatečně nereflektuje nález Ústavního soudu ze září 2018. A právě proto jsem na zdravotním výboru po prvním čtení načetl pozměňovací návrh, který se a tady jsem to i očekával stal poměrně silnou rozbuškou. Znovu zde zmíním, a stejně jsem to tak udělal i ve zdravotním výboru i ve druhém čtení tady, že ten návrh měl být krizovým řešením, a to do situace, pokud by Ministerstvo zdravotnictví nezměnilo názor na tu původní novelu. To znamená, mělo to být trošku i provokací, já jsem to panu ministrovi i osobně řekl, a i určitým apelem na to, aby do druhého čtení byl připraven kompromisní návrh.

Tady jsme přesvědčeni o tom, že to naráží na zákon o ochraně osobních údajů i na některou další legislativu týkající se ochrany citlivých údajů.